Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali místopředseda vlády a pan ministr Jan Hamáček a pan poslanec Marek Benda, což učinili.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych velmi stručně představil návrh změnového zákona k zákonu o zpracování osobních údajů.

Tím je dosaženo větší právní jistoty a více vyvážené ochrany osobních údajů v konkrétních oblastech, které to potřebují. Změnový zákon také obsahuje novely, které zavádějí některé části směrnice o ochraně osobních údajů v trestněprávní oblasti.

A v neposlední řadě tento zákon implementuje do zákona o policii a zákona o civilním letectví evropskou směrnici o využívání údajů jmenné evidence cestujících v letecké dopravě, takzvané PNR, za účelem boje proti terorismu.

Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže poprosím... Obecná rozprava, pan poslanec Benda.

Já bych jenom v rozpravě chtěl upozornit na dvě věci, které se lehoulince mění vzhledem k tomu, co jsme schválili v tom předchozím tisku 38. Za prvé, k návrhům pana poslance Michálka pod body H4 a H5 ústavněprávní výbor nepřijal žádné stanovisko, protože vzhledem k tomu, jakým způsobem doporučil hlasovat v tom předchozím bodě, předpokládám, že nebudou projednávány.

A současně navrhuji, abychom na začátek hlasování hlasovali o stažení mého návrhu pod písmenem L1, který navazoval na to, jestli bude přijat v předchozím tisku o ochraně osobních údajů postavení inspektorů.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Dále v rozpravě není nikdo přihlášen ani z místa, ani elektronicky. Končím rozpravu. Poprosím o případná závěrečná slova navrhovatele nebo zpravodajů. Nikdo nemá zájem. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.